Děkuji mnohokrát.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

To jsou přece naprosto ty samé příklady. Myslím si, že jako člen zahraničního výboru byste mohl mít trošku větší geopolitické znalosti. Pane kolego, ještě jednou připomínám, že své kolegy oslovujete prostřednictvím předsedajícího. A nyní pan ministr Jan Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Já bych se přece jenom raději věnoval hospodářským záležitostem. To v žádném případě není o členství a tam není žádná jistota, že po podepsání asociační dohody ta země se vůbec kdy stane členem.

A je to i v našem zájmu se na nich podílet, a to dokonce bez ohledu na to, zda daná země kontroluje, nebo nekontroluje celé své území.

Dodal bych k tomu ovšem, že zároveň by měly být učiněny kroky, které by nevedly k tomu, že tato smlouva bude chápána jako hostilní zejména vůči ekonomickým vztahům s Ruskem.

Děkuji. Omyl, dobře. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, ono to teď vyznívá, že jsem se omylem dostal konečně k mikrofonu, ale já jsem se dlouho hlásil. Chtěl jsem zdůraznit to, co tady už zaznělo. To prostě tak není!

V rámci této diskuse bych chtěl také požádat o to, protože tady také zaznělo, že se jedná o dohodu smíšenou, čili částečně v gesci členských států EU, částečně v rukou EU jako takové, takže bych chtěl požádat ctěnou Sněmovnu o přidělení projednání této smlouvy, tohoto materiálu, do výboru pro evropské záležitosti. Děkuji panu předsedovi, že se přihlásil o práci. Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Stanislav Berkovec, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Poté vyzvu pana ministra zahraničí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dovolte velmi krátkou poznámku. Jsem přesvědčen o tom, že zahraniční politika a politika vůbec už se dávno nedělí a je uměle stále dělena na škatulkování a kategorie východ a západ, budemeli se tedy bavit v kategorii politika pro obyčejné občany, kteří chtějí žít v míru. A ještě dovolte jednu velmi osobní poznámku, velmi krátkou.

Všechny cestou vedou ke kostelu. Děkuji vám. Nyní, pokud se nikdo nehlásí, uzavřu rozpravu a zeptám se na závěrečná slova. Eviduji požadavek na závěrečné slovo od pana ministra zahraničí. Pane ministře, máte slovo.